Slovo má... Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, debaty, které se netýkají stavebního zákona, vést zásadně mimo jednací sál zejména před stolkem vystupujícího... Ještě chviličku počkám... Pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo.

Především je to zvýšení odolnosti krajiny vůči důsledkům sucha a zadržení vody v krajině v reakci na stále častější výskyty tzv. metrologického sucha. Předkládaný návrh se uvedeného snaží docílit vytvořením zvláštní skupiny terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině a usnadněním jejich povolování, jakož i povolování zákonem vymezeného okruhu tzv. malých vodních děl. Terénní úpravy.

Terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině nebudou s ohledem na svůj charakter vyžadovat ani stavební povolení, ani ohlášení. Tato terénní úprava nepodléhá kolaudaci. Budování těchto terénních úprav je omezeno pouze na pozemky, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Dále malá vodní díla. Do výčtu případů, pro které postačuje územní souhlas, se přidává budování vymezení skupiny tzv. malých vodních děl. Tato vodní díla budou mít maximální přípustnou plochu 2 hektarů a výšku hráze menší rovnou 1,5 metru, budou sloužit ke vzdouvání a akumulaci vod a buď nebudou podléhat technickobezpečnostnímu dohledu, nebo nebudou splňovat kritéria pro zařazení do čtvrté kategorie technickobezpečnostního dohledu. Pro toto vodní dílo postačí ohlášení vodoprávního úřadu a nebude tak potřeba žádat o stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Pokud ohlašované vodní dílo podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, tak souhlasem s ohlášením se má za zařazené do jeho čtvrté kategorie.

Možnost vydat územní souhlas bude i v případě, pokud je záměr mimo zastavěné území nebo zastavitelnou plochu a pokud je záměr umístěný mimo území chráněné podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny a nebude se vyžadovat závazné stanovisko orgánů ochrany přírody. Dámy a pánové, ještě malou poznámku.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, skupina poslanců Jan Birke, Pavel Kováčik, Karel Tureček a Zdeněk Vládě potom byl návrh zaslán 5. listopadu a vláda své stanovisko zpět poslala 4. prosince a ve stejný den byl rozeslán všem poslancům právě jako tisk 321/1 se stanoviskem neutrálním. Jak zaznělo, celý návrh je motivován zejména tím, vytvořit lepší podmínky pro budování děl, která mají sloužit k zadržení vody v krajině. Návrh zjevně reaguje na celou řadu vážných zjištění o tom, že půda v České republice vysychá, a Česká republika podniká nejrůznější kroky k tomu, aby se mohla bránit dalšímu vysychání.

Návrh zákona nepřináší žádné nové povinnosti, které by znamenaly finanční zátěž pro státní rozpočet. Nepřináší žádnou zátěž pro samosprávné územní celky ani pro daňové poplatníky. Je možné objektivně konstatovat, že jeho schválením by došlo ke snížení administrativní zátěže těch, kteří, ať už jako soukromí investoři, nebo jako ti, kteří jako zástupci samospráv by měli v úmyslu budovat taková vodní díla či takové terénní úpravy, tak by to pro ně znamenalo samozřejmě úlevu. Děkuji mnohokrát za pozornost.